Abych uvedl příklad i mimo politiku, tak na projednávání změny důchodů ve stavu legislativní nouze upozorňují i renomovaní ústavní právníci.

To, že nedělá nic a zareaguje až v situaci, když je potřeba reagovat rychle, tak to neopravňuje k tomu, abychom použili tento mimořádný prostředek.

Zvedá se zásluhový procentní díl důchodů.

Ano, a to je těch 19, které pan ministr Stanjura má a není to problém.

A nakonec bych si dovolil ještě přečíst dopis Odborového svazu pracovníků zdravotnictví a sociální péče, základní organizace Liberec.

Navrhovaná opatření jsou pro nás, poctivě pracující, zcela nepřijatelná.

Navíc zaměstnanci v České republice pracují déle než zaměstnanci ve většině zemí EU. Vážený pane poslanče, uvedené kroky vlády České republiky zásadně ohrožují důstojný život lidí, kteří celý život pracovali, jejich zdraví i kvalitu života. Ve vážném ohrožení je také sociální smír.

Může to být například zlepšování podmínek pro lidi, kteří pracují ve fyzicky náročných povoláních. Žádám vás proto, abyste tyto kroky vlády v rámci legislativního procesu nepodpořil. Magistra Alena Kyrianová, předsedkyně krajské rady Libereckého kraje OSZSP. Kolega Kubík nemohl vystoupit, tak chtěl říct následovné: Řešíme zde zkrácené jednání ve stavu legislativní nouze a já bych chtěl hned na úvod říct, že s ním nesouhlasím.

Aby toto právo mohlo být naplňováno, tak je nutné, abychom my jako jejich zástupci v Poslanecké sněmovně mohli vystoupit a bojovat za ně.

Stav legislativní nouze, ustanovení § 99 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, je možné vyhlásit za mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo když státu hrozí značné hospodářské škody.

To, že nepodrazíte seniora, který desítky let táhl celý tento systém, ze kterého my teď těžíme, který si ten důchod předplatil a poctivě odpracoval, to považujete za hospodářskou škodu? Že zákonnou valorizací pomůžete v boji s astronomickou inflací invalidním důchodcům, kteří často mají zvýšené náklady na život a snížené možnosti pracovního uplatnění, to považujete za hospodářskou škodu?

Jejich práva tento týden pošlapáváte. Nejhorší je, že vy, vládní koalice, máte pohodlnou většinu, abyste si tento návrh prosadili kdykoliv, kdy budete chtít. Nebyl by jediný důvod tlačit toto okradení důchodců silou a ohýbáním všech platných pravidel.

Možná mám klapky na očích. Možná je to tím, že žiji v kraji, kde jsme dluhy předchůdců splatili a neděláme nové.

Ale jak jim to vysvětlíte, když vidí tu nehospodárnost vaší vlády? Jak jim to vysvětlíte, kdy jsme si od Nového roku zvýšili platy? Jak jim to vysvětlíte, kdy si pořizujeme nejdražší stíhačky, které můžeme?